My se určitě budeme bavit o zdravotním pojištění.

Jenom proto, že si ministr financí tam udělal škrt ve státním rozpočtu?

To my rozhodně nezpochybňujeme. I oni mají svoje zdravotní problémy a budou muset být odkázáni na náš zdravotní systém. Neviděli jsme žádný návrh.

A budeme očekávat odpovědi na tyto dotazy, které logicky budeme mít.

Děkuji vám. Předtím, než přijde další s přednostním právem, což bude pan předseda Okamura, tak ještě dovolte, abych přečetl některé další omluvy.

Pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, rád bych se vyjádřil k programu té mimořádné schůze, kterou tady navrhuje vláda. Protože vládní koalice jako prioritu tady chce projednávat to, že vezme zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun, a zhorší tak dostupnost zdravotní péče. A kde je nějaký návrh na řešení zdražování?

K tomu bych se rád vyjádřil. Když se tedy díváme na celkový program této schůze, kterou svolala vláda, znovu a znovu je potřeba zdůraznit, že vláda tady jako prioritu a tady už to je jasné úplně, je to jasné jak facka, že prioritou vlády není řešení zdražování. Takže tady chtějí trávit čas tím, že prosazují korespondenční volbu, protože se bojí toho, že už příště neuspějí ve volbách, tak chtějí měnit volební systém v České republice, chtějí brát peníze zdravotním pojišťovnám, aby zhoršili dostupnost zdravotní péče. No tak to je opravdu otřesné. Je to otřesné, jaké priority má tato vládní koalice. A tím tady chtějí trávit čas, drahocenný čas ve Sněmovně, že tady předkládají takové návrhy.

Sněmovna stojí hodně peněz.

Takže oni ještě tady budou navrhovat, aby se tady obstruovalo ještě více, aby se tady jednalo déle, aby se tady prováděly obstrukce vládní koalice.

Přitom jsou tady problémy skutečně zásadní. Ovšem ty na programu vládou schválené mimořádné schůze vůbec nevidíme. Cena zemního plynu pro české občany je minimálně třikrát vyšší, než by mohla reálně být. Všichni víme, že Rusko požaduje od minulého týdne platby za dodávky zemního plynu v rublech. Na úrovni Evropské unie probíhají v současné době diskuse o odstoupení všech členských států od dodávek ruského zemního plynu z důvodu konfliktu na Ukrajině. Z pohledu zájmů České republiky a jejích občanů jde samozřejmě o nezodpovědný hazard s naší budoucností, protože vláda nemá připravenou alternativu.

A právě strany současné vládní koalice se v minulém volebním období tomuto návrhu SPD vysmívaly. A teď jsme tady, kde jsme. Ale proto taky bylo potřeba pracovat na té energetické bezpečnosti České republiky.